Škoda že tak pozdě, a bohužel nebudou mít už takový efekt, jako by měla, kdyby se zaváděla zavčasu.

To opravdu myslíte vážně?

Jak to dopadá na domácnosti?

A mohl bych vám říkat desítky a desítky příběhů. Já vím, že se smějete, že jezdíme po vlastech českých, já vím, že se smějete, že v době dovolených, v době léta jsme navštívili 205 měst. Místo toho, abyste se smáli, vyrazte taky.

To je realita. Náš důchod taky 14 až 15 tisíc korun. A to jsou třeba vdovy, které mi to ukazovaly. Takže nemáme nic.

A to je to, co já říkám: Tato část populace se bude dostávat do kritické situace a nebude to trvat dlouho. Nebude to trvat dlouho! Já vím, že se zase teď můžete smát, zase můžete kroutit hlavou, zase můžete říkat, jak to tak nebude, a zase to tak dopadne, úplně stejně, jako když jsme vám říkali, jak se to vyvíjí někde na jaře, když jsme vám ukazovali, jak porostou ceny, jak mohou růst ceny. Tvrdili jste, že to nenastane. Já bych tady mohl teď začít číst a nebudu to dělat, vy to určitě znáte co všechno říkali poslanci pětikoalice, představitelé pětikoalice, jak se má dávat víc.

To jsme striktně odmítli dávat, z tržeb. Dávali jsme 50 % a peskovali jste nás, že máme dávat 100 %. A přečtu vám jednotlivé poslance, dnes celá řada z nich jsou ministři, včetně ministra financí, který říkal: Dáváte málo, musíte dávat víc. A dávali jsme 50 %. Neříkám, že všechny programy byly ideální, některé bychom asi udělali jinak.

A řekněte rovnou, že nemají fungovat, protože je to něco mimořádného, něco amorálního.

Dodnes není.

Nejsou to zdaleka jenom skláři.

Jenomže ono to není jenom u domácností a u firem, ono už je to dneska i u veřejných institucí.

A já vám nevyčítám, že dneska není zastropováno.

Uvědomuji si, že to není jednoduché. Nikomu bych nepřál řídit tuto zemi v době covidu.